K tomu jsem mluvil právě proto, aby třeba Ústavní soud nemohl zamezit tomu referendu, tak je tam daná přímo lhůta, do které musí rozhodnout.

Takže neuspěchat to úplně, protože pak by právě ty výsledky mohly být třeba ať k nespokojenosti petentů, nebo k nespokojenosti odpůrců a všech.

Že občané nejsou kompetentní prý, aby rozhodovali o nějaké otázce.

Ale když se jedná o referendum, tak najednou ti stejní politici říkají, že občan kompetentní není, přitom se rozhoduje o mnohem menším rozsahu informací, rozhoduje se jenom o jedné otázce, to znamená o jedné otázce v podstatě třeba z dvacetistránkového programu politické strany.

Rozhodnutí v referendu je z tohoto pohledu přece jednodušší pro občana. Rozhodně.